A stejně tak se musím obrátit na Státní ústav pro kontrolu léčiv, který alibisticky říká, že oni to vlastně nemůžou kontrolovat. Tak ho zrušme, Státní ústav pro kontrolu léčiv, a my ho potom znovu postavíme na lidech, kteří budou mít politickou odvahu, aby nám řekli, jestli vakcíny jsou bezpečné, nebo nejsou bezpečné. To je přece pro ty občany nejdůležitější. A jestli se odvoláváme na EMA, na Evropskou lékovou agenturu, tak všichni ví, že v posledních letech EMA řekla, že můžou používat 300 různých druhů léků, samozřejmě mezi jinými, a 300 jich potom odvolala, že mají velké vedlejší účinky. Znovu opakuji, vakcína nemá ideologii a já bych chtěl, abychom pomáhali českým občanům.

My jsme se snažili tu zprávu včera projednat. Jsem přesvědčen o tom, že ji v budoucnu projednáme.

Nejvyšší kontrolní úřad na to upozorňuje ve své zprávě, která je dlouhá.

Za druhé si myslím, že už uběhla dost velká doba na to, abychom udělali výběrové řízení ať na respirátory, ať na testy, prostě pořád jedete bez toho a vlastně ta koronavirová krize je tady rok a půl, tak vy jste za rok a půl nebyli schopni udělat výběrová řízení a vybrat ty firmy.

To je asi k mému vyjádření všechno. Samozřejmě bych našel ještě spoustu dalších věcí, ale stanovisko klubu, které je nejdůležitější, jsem tady řekl.

Děkuji. Pan předseda Zbyněk Stanjura je nyní řadě v rozpravě. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Tak to je opravdu komunistická logika, kulatý čtverec, nebo jak bych to nazval, ano, tato zelená barva vypadá hodně žlutě. Tak buď platí ten hlavní argument a já se vám ho pokusím potom vyvrátit, o kterém mluví ministr Blatný, a pak bych rozuměl, i když bych to nepodporoval, stanovisku komunistů, ale komunisté ten hlavní argument neuznávají a současně chtějí hlasovat pro, tak pak už zůstává jenom druhý důvod, pro který vláda potřebuje nouzový stav, a to jsou zakázky.

To je výsledek nouzového stavu a činnosti této vlády. To představuje desetitisíce zasažených rodin, které postihla obrovská ztráta.

Já bych chtěl z tohoto místa poděkovat té drtivé většině našich občanů, kteří mnohdy nesmyslná opatření, ale mnohdy správná, abychom byli spravedliví, poctivě dodržují už déle než rok, ale myslím si, že zcela oprávněně už toho mají dost. Včera rozhodoval Ústavní soud, který vlastně zcela jasně řekl, že to, co zvolila vláda poté, co Sněmovna odmítla prodloužit nouzový stav, bylo v rozporu s tím, jaké u nás platí zákony a ústava.

Výrazným způsobem jsou omezena ústavní práva a lidské svobody, není jenom nesmyslný zákaz pohybu mezi okresy, ale dlouhodobě trvající zákaz shromažďování, a takhle bychom mohli pokračovat.

A na druhé straně vláda neustále chce, aby ji občané pochopili, respektovali.